Nastavljamo sa radom. Pred nama su za današnji dan još dvije točke dnevnog reda. Prva je, Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu i nakon toga, Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Računamo da ćemo dvije točke odraditi u idućih nekoliko sati nadam se, a možda i manje. Dakle, prva iduća točka je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 43 Predlagatelj akata je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjenici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, to je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa uvažena gospođa Sanja Mišević. Izvolite.

Dakle, uvjet u sadašnjem zakonu da bi osoba bila imenovana javnim bilježnikom je državljanstvo RH.

Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne žele imamo samo jednu raspravu za sada prijavljenu, to je Klub zastupnika HDZ-a i uvaženi kolega Davor Miličević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu čije se donošenje traži po hitnom postupku. Naime, radi se o izmjeni jednog članka Zakona o javnom bilježništvu zbog preuzetih obaveza RH odnosno usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Stoga članak 13. stavak 1. točke 1. zakona o javnom bilježništvu mijenja diskriminirajuće odredbe Zakona o javnom bilježništvu koja kao uvjet za imenovanje javnog bilježnika propisuje državljanstvo RH, a što je protivno aktualnoj praksi i pravnom shvaćanju Suda EU, prema kojima je ograničavanje uvjeta državljanstva za imenovanje javnih bilježnika diskriminatorno i protivno članku 49. Ugovora o funkcioniranju EU kao primarnom izvoru prava EU. Dakle, ovom predloženom izmjenom Zakona o javnom bilježništvu sada se omogućava svim državljanima članica EU da po ispunjavanju svih drugih uvjeta propisani Zakon o javnom bilježništvu mogu biti imenovani za javnog bilježnika u RH. S obzirom na gore navedeno jasno se da utvrditi da predložena imena jeste na tragu preuzetih obveza RH ulaskom u EU, te preuzetih obveza poštivanja pravne prakse EU. Smatram da je bez obzira na predložene izmjene upitno da li će netko iz članica EU biti imenovan za javnog bilježnika u RH i pored predložene izmjene odredbe Zakona o javnom bilježništvu jer postoji niz drugih ograničavajućih uvjeta propisanim člankom 13. Zakona o javnom bilježništvu za imenovanje javnog bilježnika koje će teško svladati netko tko nije državljanin RH.

Hvala vam lijepa. Ima li replika? Nema. Onda smo ustvari iscrpili raspravu o ovoj točci, ja ju onda i zaključujem i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Nisam očekivao tako kratko pa sam onda… pa htio bih postaviti pitanje u ovom vidimo po zakonu da mogu europski javni bilježnici konkurirati kod nas, pa pitam da li su oni obavezni znati hrvatski jezik kao što i naši ljudi koji idu vani čak i radnici moraju to poštivati, pa to usput jedno pitanje koje nije u ovome obrazloženo, pa ne znam. Pa valjda bi Hrvatski sabor morao znati o tome ti koji bi došli pod upitnikom izvana, da li trebaju znati hrvatski jezik. Koja je sada ovo forma bila? Nije bila replika ovo je bilo pitanje upućeno predlagatelju, a predlagatelj ima mogućnost obratiti se još na kraju rasprave, evo pa ćemo omogućiti onda državnoj tajnici da odgovori na ovo pitanje. Ali molim vas da se držimo procedure i da ne radimo ovakve stvari. Dakle istakla sam da se dopunjava pod uvjetom da takva osoba zadovoljava i ostale odredbe koje su uvjet da bi bile imenovane za javnog bilježnika, a takva vam je obzirom na pitanje koje ste postavili u ovom istom članku pod stavkom 8. koja aktivno vlada hrvatskim jezikom.

Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, a izvješća ste primili na sjednici. Sada bih ponovo molio predstavnicu predlagatelja uvaženu gospođu Sanju Mišević, državnu tajnicu u Ministarstvu pravosuđa da obrazloži prijedlog. Izvolite.

I dakle ovim zakonom je bilo određeno da ove osobe imaju pravo na dodatak. Već je takva odredba ugrađena u sami zakon kad je bio izglasan. Međutim, obzirom na državni proračune kakvi su bili iz godine u godinu, odredba ovog članka je odnosno njena primjena je derogirana svake godine pa tako i zadnji put 2014. godine kada je rečeno da se ista neće primjenjivati u 2015. i 2016. godini. Ustavni sud je obzirom na ovakvu praksu istakao da ista nije primjerena demokratskoj državi, dakle da nije primjereno kontinuirano višegodišnje derogirati primjene određenih odredbi zakona.

Zahvaljujem se državnoj tajnici Mišević, evo ispravljamo pogrešku, ispričavam se u ime svih koji su je učinili, i prelazimo na raspravu budući da, jedino ako predsjednik Odbora za pravosuđe gospodin Bauk želi. Ne želi. Onda prelazimo na raspravu. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice trebao je govoriti uvaženi kolega Bošnjaković, no međutim zaista članak izmjena, dakle, prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, mala izmjena, mala korekcija kako je i uvodničar, dakle u uvodnom izlaganju napomenuo. Navest ću ih samo nekoliko. Ovaj zakon mijenjan je i dopunjavan više puta. 2014. godine bila je jedna od značajnijih izmjena ovoga zakona. Na to je Ustavni sud dakle svojom odlukom i rješenjem utvrdio da svi elementi plaće pravosudnih dužnosnika moraju biti utemeljeni na zakonu odnosno određeni zakonom. Članak 5. važećeg zakona propisao je prava na dodatak na plaću dužnosnicima raspoređenim za zamjenike predsjednika sudova odnosno zamjenike čelnika drugih pravosudnih tijela ili suce koji obavljaju poslove predsjednika odjela odnosno voditelja odjela. Nakon toga, sljedeći bitan moment dogodio se 2014. godine kada Ustavni sud Republike Hrvatske u svom izvješću o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava utvrđuje da zakonodavna praksa uzastopnog višegodišnjeg derogiranja prava ne priliči demokratskoj državi koja je zasnovana na vladavini prava.

Nema replika. Imamo drugi klub zastupnika, to je MOST nezavisnih lista i uvaženi kolega Robert Podolnjak. Izvolite.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 Pred nama je vrlo kratak prijedlog zakona koji se odnosi samo na jedan zakonski članak, međutim, vrijedno je o tome se očitovati. Klub zastupnika MOST-a naravno podržat će predloženi prijedlog zakona, ali nama je važno naglasiti u raspravi nekoliko momenata. Prije svega prvi momenat koji proizlazi iz odluke Ustavnoga suda RH da se svi elementi za izračun plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika moraju temeljiti na zakonu koji donosi Hrvatski sabor a ne na odluci Vlade. Prije te odluke Ustavnoga suda koeficijent za suce i druge pravosudne dužnosnike utvrđivao je Hrvatski sabor a osnovicu za plaću, za obračun plaće utvrđivala je Vlada posebnom odlukom. Sada je to u Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i jedan i drugi element za utvrđivanje plaće je utvrđen Zakonom Hrvatskoga sabora a takva situacija trenutno nije u onom drugom zakonu koji govori o obvezama i pravima državnih dužnosnika i mi u MOST-u smatramo da i taj drugi zakon u skladu sa odlukom Ustavnog suda također treba mijenjati u istom smjeru. Drugo što nam je relevantno je činjenica na koje je također ukazao Ustavni sud da postoji jedna višegodišnja praksa derogiranja određenih priznatih prava u pojedinim zakonskim tekstovima a jedan od eklatantnih primjera, upravo derogiranih prava je i u navedenom zakonu gdje se kao što je navedeno već 14 puta odgađa primjena jednog članka koji govori o dodatcima na plaću određenih pravosudnih dužnosnika kada toliki dugi niz godina odgađate primjenu određenog prava postavlja se pitanje i samog postojanja određenog prava. I u tom smislu u situaciji kada za to nisu predviđena sredstva u proračunu RH da je bolje i kvalitetnije normativno rješenje sada ukinuti to pravo i naznačiti kao što ovdje naznačuje Vlada da će cjelovito pitanje materijalnih prava, sudaca i pravosudnih dužnosnika regulirati u sljedećoj godini jednim novim propisom. U tom smislu podržavamo predloženi zakon da se ukine članak 5. a u skladu sa odlukama, mišljenjima i stavovima Ustavnog suda RH. Nema ponovno replika, onda prelazimo na pojedinačnu raspravu uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Teško je nabrojati sve zakone kojima su uređene plaće onih koji primaju plaću iz državnog proračuna. Ja ću pokušati nabrojati neke onako na brzinu, Zakon o pravima državnih dužnosnika, Zakon o državnim službenicima, Zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika, onda hrpa posebnih zakona gdje su osnovane neke od institucija u kojima su baš za te čelnike institucija nabrajana kakvu će imati plaću itd. Dakle jedan onako opći, neću nazvati nered ali jedan kreativan, opći kreativan nered u načinu određivanja plaća svih onih koji primaju plaće iz državnog proračuna. Naravno 2008. godine je još to bilo kako tako uređeno. Onda kada je došla kriza onda su se krenule utvrđivati različite osnovice, pa su se mijenjali koeficijenti, pa su se osnivale institucije i definirale plaće na različite načine. Tako da mi sada ustvari imamo ono što je jedan hrvatski političar 21. stoljeća a poslije su mu to mnogi zamjerali, svjesno ga iskrivljavajući činjenični kontekst u kojem je to izrekao, dakle imamo tu tipičan slučaj, slučajne države. Dakle onome kome se zaboravila skinuti plaća zbog krize ostala je veća a onaj koji je bio prvi na udaru ostala mu je manja. Pravosudni dužnosnici došli su u jednu situaciju da su ipak nešto lošije prošli od državnih službenika ali opet nešto bolje su prošli od državnih dužnosnika. Ono što je u startu bilo zamišljeno da bude nekakav al pari, dakle predsjednik Vrhovnog suda vjerojatno sa predsjednikom Vlade ili nešto slično došli smo u jednu potpuno neobjašnjivu i nepotrebnu razliku koja bi se sa nekim prijedlozima mogla još više povećati. Zbog toga, naravno to nije moguće u ovome zakonu jer ovaj zakon donosite, već ste rekli zašto i zato što se donosi državni proračun pa je dobro znati kako planirati izdatke za plaće u sljedećem razdoblju. Međutim, mislim da cijela država dakle odnosno državna i javna uprava vapi za jednim zakonom koji bi na jednak način definirao plaće svih onih koji primaju plaće iz državnog proračuna. To i je jedan od dijelova Strategije razvoja javne uprave pa ja apeliram, evo tu je državna tajnica iz Ministarstva pravosuđa ali sasvim sigurno kao predstavnica Vlade da se u taj projekt krene i da bude dovoljno političke volje da se taj projekt i završi. Zahvaljujem. Više nema zainteresiranih za raspravu. Pozivam još ako ima potrebe da državna tajnica, uvažena gospođa Sanja Mišević još da završni osvrt. Hvala vam lijepa. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Ovo je bila zadnja točka koja je planirana za današnji radni dan, tako da ga završavamo, nastavljamo sutra u 9,30 glasovanjem, uvrstiti ćemo neke nove točke na dnevni red pa vas pozivam da se sutra vidimo onda u 9,30. Hvala vam lijepa. Vidimo se sutra.